Tak si na závěr přečtěme definici vlastizrady z trestního zákoníku.

Popřípadě vedle toho též propadnutí majetku.

Protože si pětikoalice stoosmičkou co nevidět protlačí smlouvu o dělání pořádku v této zemi vojsky Spojenými státy. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní místopředsedající. Vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně, já jenom technickou skutečně.

A co se týká Evropské rady, no tak tam zase to jsou předsedové vlád, popřípadě u ministerských rad ministři, kteří samozřejmě nemusejí mít důvěru svých Parlamentů, Sněmoven, to se stává, i tady jsme to měli. Ale říct o nich, že jsou nikým nevoleni, prostě není správné ani věcně, a myslím si, že to není ani formálně správně.

Prosím. Děkuji, paní předsedkyně.